Konkrétně by se mohla otevřít možnost obcházení zákona pomocí fiktivního rozdělování domů na bytové jednotky, což by bylo dobré prodiskutovat. A stejně tak by vlastně to podporuje částečně takovou nekoncepčnost územního plánování, kdy když je rodinný dům, tak je asi určen primárně jako rodinný dům a ne jako rodinný dům, ve kterém je pět bytových jednotek. K tomu jsou spíš bytové domy. Takže samozřejmě jsou tady věci, které bude vhodné prodiskutovat, ale tak jako tak ten návrh podpoříme. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Nemám v tuto chvíli žádné přihlášky do diskuse. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o případná závěrečná slova? Pan navrhovatel? Ne, není.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Nevidím. Nechám hlasovat o přikázání výboru finančnímu jako garančnímu. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Já se omlouvám za to, že jsem řekl finančnímu. Takže dále konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému jako garančnímu. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání?

Končím projednávání tohoto bodu.